To dávám příklad praktického využití těchto údajů.

Nejsou to žádná data, z kterých by bylo možné usuzovat na jednotlivce, ale pomůže to pochopení chování té nemoci v celé naší společnosti. Ještě jednou děkuji za zodpovězení předem.

Já jsem tady nebyl. Bylo řádně načteno na mikrofon? Končím rozpravu. Nejprve zde máme několik návrhů, které směřují k prodloužení stavu nouze a liší se pouze v délce trvání, a některé jsou obsahově stejné.

Co jsem řekl?

Kromě toho zazněly návrhy na doprovodné usnesení poslance Jurečky, poslankyně Pekarové Adamové, poslance Zdeňka Ondráčka. Myslím si, že ano.

A zřejmě bych zvolil postup od vládního po nejmenší, neníli námitka proti tomuto. Není to podstatné. Hlasovat v orientačním hlasování budeme pouze pro.

Ptám se, kdo je pro.

Pro 44.

Kdo je pro?

To znamená, v tuto chvíli největší podporu získal návrh vládní.